Nikdo vlastně dohromady nic neví.

Prozatím to vypadá tak, že se mlčí. A ta dvě slova nechci říct.

Každý důchodce totiž díky němu dal do státního rozpočtu 7 000 korun průměrně, když se změnily navzdory legitimnímu očekávání u všech seniorů valorizace, což bude řešit Ústavní soud. Prozatím je to jediná skupina, která sice nedobrovolně, ale dala peníze na oltář státnímu rozpočtu. Vy jako vláda svými výdaji rozhodně ne. Máte pořád 18 ministerstev, máte více úředníků, máte více kamarádů v pozicích placených náměstků. Já mám tady to programové prohlášení vlády, které se změnilo.

A tady se píše jedna věta, já jsem si vzal tu sociální a rodinnou politiku.

Už se stalo. Už se stalo.

Očekává se navýšení cen dálničních známek. Zruší se školkovné.

Do vyššího DPH, což ovlivní rozpočty rodin, se řadí sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu, palivové dřevo a další.

To vše bude zásah do rodinných rozpočtů, nevyjímaje například slevu na dani pro manžele a tak dále.

A těmito opatřeními dáváte, nebo spíše nedáváte lidem motivaci ty děti mít. A to je například klíčové taktéž pro důchody, když máme průběžně důchodový systém.

Výčitky vůči seniorům od lidí na sociálních sítích, přes informace v médiích, že nám de facto projídají budoucnost, že se mají určitě dobře, nevěstí nic dobrého pro budoucí sociální smír. Stačí si přečíst jakoukoliv diskusi pod články, anebo zajít do hospody. Ani vám jako vládě, ani vám jako koaličním poslancům vlastně nevadí, že byl porušen zákon o mimořádných valorizacích, protože je po tom společenská poptávka, kterou jste ale vy sami vytvořili. Najednou všichni rozumí důchodům.

Pořád mluvíte o spojování, ale svou politikou rozdělujete.

Takže řeknete, pokud na to nebudou mít, pokud budou se svým příjmem na hraně, tak tady máme skvělý jupí sociální systém jako příspěvek na bydlení. Tam si můžou přijít na Úřad práce a požádat si. Taková ostuda pro všechny ty, kteří pracovali celý život, jít na Úřad práce.

Nesouvisí to spolu. A moc dobře to víte. Jste pro občany netransparentní a nepředvídatelní. U daňového balíčku a změny penzijních parametrů rozhodně nikdo neví, co z toho nakonec bude, na co se má připravit. Budete zdražovat a zvyšovat lidem daně.

Pan ministr zemědělství neví, že to tam takhle je.

Na závěr chci jenom říct, že budu bedlivě poslouchat to, co se tady bude odehrávat nejen během prvního, druhého, ale hlavně třetího čtení. Ve druhém čtení budeme dávat pozměňovací návrhy. Ale nesouhlasíme tady s tímto projednáváním takovýmto způsobem.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. A máme zde tři faktické poznámky.